Takže u letecké dopravy oprávnění vykonávat státní dozor pro vyšetřovací orgán Evropské komisi nevadí a u drážní dopravy ano? Cestující v letadle je něco více než cestující například ve vlaku? To jaksi nedává smysl. Jak vůbec Ministerstvo dopravy obhajovalo svůj systém drážní bezpečnosti před Evropskou komisí? Obhajovalo ho vůbec? Nebylo by to poprvé. Česká republika jako suverénní stát odpovídá za bezpečnost svých občanů.

Rušíte paní poslankyni! Děkuji, pane předsedo. Bezpečnost drážní dopravy je při jejím neustálém rozrůstání klíčová, proto si vás dovoluji požádat o podporu pozměňovacího návrhu. A udělejme to nejmenší, co udělat můžeme: vraťme pro Drážní inspekci oprávnění výkonu státního dozoru. Je to pozitivní krok pro zvýšení bezpečnosti i efektivní šetření nehod a incidentů, protože kromě výrazného posílení prevence návrh zároveň řeší možnosti inspektorů provádět ověřovací pokusy a nejrůznější zkoušky a hlavně šetřit pracovní podmínky a pravé důvody selhání lidského činitele, provozních zaměstnanců v reálném provozu. Tedy dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a žádám vás o podporu svého pozměňovacího návrhu, který bude v hlasovací proceduře pod písmenem H. Děkuji. Děkuji. Mám zde faktickou poznámku, pan poslanec Blažek. Tak paní poslankyně Matušovská je přihlášena do debaty. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu dlouho kolegyně a kolegy zdržovat. Ráda bych stáhla své pozměňovací návrhy pod písmenem G8 kromě pozměňovacího návrhu G8.1.

Další je přihlášen do debaty pan poslanec Feranec. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi dvě poznámky k zákonu, resp. chtěl bych dva pozměňovací návrhy. V tomto si dovolím nesouhlasit s názorem pana ministra dopravy.

Tak já určitě jsem pro.

Je to o změně názvu státní organizace Správa železniční dopravní cesty, kde se navrhuje změnit název na Správa železnic. Já jenom, jsou dva důvody.

A skutečně, takže i to přejmenování má určitou symboliku a poprosím o podporu tohoto návrhu. Nakonec Ministerstvo dopravy s tím souhlasí. Já vám děkuji, pane poslanče. Další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Polanský.

Děkuji za slovo. Vážená vládo, poslankyně, poslanci, dovolte mi se za Piráty vyjádřit k této novele zákona. Jak už říkal pan ministr, jedná se o částečnou implementaci čtvrtého železničního balíčku, jde tedy o transpoziční novelu. Kromě té transpoziční části, která je podle našeho názoru zpracována poměrně dobře, Ministerstvo dopravy zapracovalo do návrhu zákona také ustanovení o jednotném jízdním dokladu.

Já se teď krátce vyjádřím k těm, které za Piráty podpoříme.

V případě pozměňovacího návrhu E2 umožňuji prokázání odborné způsobilosti žadatele o vydání úředního povolení k provozování dráhy a udělení oprávnění k provozování drážní dopravy prostřednictvím odpovědné osoby. Je to pokus narovnat podmínky ve chvíli, kdy je držitelem oprávnění fyzická a právnická osoba. Z dalších pozměňovacích návrhů jsme se rozhodli podpořit návrhy G7, tedy spojování vlaků, ačkoliv myslíme, že ustanovení bude muset být v budoucnu novelizováno tak, aby se začalo široce používat. Velmi významný je také pozměňovací návrh pod označením F10, tedy možnost provozování dvoucestného vozidla bez licence strojvedoucího na dráze, kde je z důvodu mimořádnosti vyloučen provoz. Podpoříme také pozměňovací návrh F3, tedy rozšíření okruhu subjektů, s nimiž je projednáván návrh plánu dopravní obslužnosti. Dále jde o bod H, který tady představila poslankyně Kovářová, týkající se vrácení Drážní inspekce do kategorie státního dozoru. Svým kolegům doporučuji také hlasovat pro pozměňovací návrh F12 ohledně kácení dřevin. Dále Piráti podpoří pozměňovací návrh A4, který zmírňuje ustanovení o karenční době zaměstnanců dopravců, A6, který ukotvil v zákoně jednotku hasičského záchranného sboru, a potom návrhy I2 poslance Dolínka a návrh D.